Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, já budu reagovat na výzvu pana kolegy Volného. Ano, naši voliči nás určitě sledují. A sledují nás právě proto, aby zjistili, jestli je pro nás stále nejvyšší hodnotou život a zdraví občanů.

Tak chcete nechat padnout vysílením ty zdravotní sestry?

Možná.

Anebo se můžeme zachovat tak, jak napsal Miroslav Macek.

Děkuji za slovo.

Proto bych jim chtěl v první řadě všem poděkovat, a nejenom zdravotníkům, ale všem, kteří tam pomáhají, to znamená studentům, ale také vojákům.

Mohu ho ukázat, ale zkusím ho citovat: Vážený pane poslanče, jelikož jste naším zástupcem a my vám platíme, budeme žádat, abyste se jako první dal očkovat proti covidu. A teď bych se teprve pokusil reagovat na dnešní jednání. Chápu, že lidé kolem dvaceti let se tomu smějí, protože mají lehký průběh nebo ani o tom nevědí.

On o tom mluvil ve válce, ale to my jsme také: Toto není konec pandemie ani začátek konce, je to jenom konec začátku.

Není pochyb, že pandemii porazíme. Nebude to ale dnes, nebude to ani zítra a nebude to bohužel ani tento rok. Proto bychom my politici měli jít příkladem v testování i v očkování, které jediné má šanci pandemii zastavit a pomoci tuto situaci vyřešit. A znovu opakuji, že příkladem bychom měli být my politici, kteří by měli zapomenout na stranická trička, protože bez společné snahy můžeme také prohrát.

Prosím, máte slovo. Tak já jsem se vybavil tentokrát i písemným materiálem a technikou, protože jak tady opakovaně bylo, abychom konkrétní ty argumenty, data, důvody, tak... Já bych na úvod chtěl pochválit pana premiéra.